Ten zákon je velmi jednoduchý, přehledný jasný. Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Ferjenčík, to ještě zpřesňuje, takže za nás říkám, že pokud ten návrh zákona nebude zamítnut, tak tento pozměňovací návrh podpoříme, protože vylučuje jakékoli interpretační pochybnosti o smyslu toho zákona.

To jsou ti, kteří neodejdou za daňovou výhodou či investiční pobídkou do jiné země. To jsou ti, kteří nedosáhnou na dotace. To jsou ti, kteří dnes a denně se musí potýkat s našimi rozhodnutími v parlamentu, kdy neustále vymýšlíme další a další překážky podnikání, regulace, předpisy a podobně. Není to nic revolučního, dramatického. Dopad na státní rozpočet, a myslím, že to je ve shodě, pokud přijmeme číslo Ministerstva financí, je 1 mld. korun českých.

Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Prosím. Pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl podotknout, že v rozpočtovém výboru jsme se několikrát na toto téma bavili, a dokonce jsme tento bod přerušovali nebo posouvali. A účel byl jediný abychom se dočkali vládního návrhu. Protože podle mého názoru je trošku divné, když budeme dneska řešit pozměňovací návrh a zhruba za ani ne celý měsíc v rozpočtovém výboru budeme projednávat návrh vládní. Dneska vláda schválila tento vládní návrh, na červnové schůzi rozpočtového výboru bude k dispozici. A to je jediný důvod, proč sociální demokraté budou hlasovat pro zamítnutí. Já si myslím, že naše práce by měla být v tomto trošku systémová. Děkuji i za dodržení limitu. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.

Tak prosím, už to, pane předsedo, dokončete a poté faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Já jsem ještě ani nezačal, takže nemám co dokončit. Dobrý den.

Já si dokonce myslím, v návaznosti na posledního vystupujícího, že pouhý vládní návrh a přetlačování vláda opozice je v tak závažném tématu, jakým je právě EET, a ani nemyslím, že závažné dopadem jako závažné řekněme politickým rozměrem, co si budeme povídat, ten je tady daleko silnější, i u předložení tohoto návrhu byl daleko silnější než ta věcná podstata. Já si myslím, že je třeba, aby, dobře, v okamžiku, kdy ten vládní návrh přijde, bude širší, kvalitnější, propracovanější, detailnější, lépe odlišující ty, které EET skutečně trápí, a ty, kterým EET pouze překáží, tak potom bezesporu bude onen návrh přijatelný pro daleko více poslanců a poslankyň a tady nerozlišuji počet klubů, ale rozlišuji nás, kolegyně a kolegové kteří ten návrh podpoří nebo aspoň budou ochotni o něm doopravdy věcně diskutovat. Tolik na margo toho, o čem hovořím. A pokud jde o ono černobílé představení, už to tady bylo. Někteří to nepamatujete, někteří to pamatujeme. A to černobílé vidění, jsou tady dva kluby, kteří jsou vůči drobným živnostníkům a podnikatelům vyloženě nepřátelské, pak jsou tady další, které jsou jim vyloženě přátelské, a pak je tady jeden, který to rozsekne, sociální demokracie, to si myslím, že je velmi zjednodušené a zkreslené a to je právě ta politická poloha toho návrhu, který sem přišel.

Bylo tady řečeno, že ještě ani nezačalo cosi platit, a už to chceme měnit.

Ale ono to neběží nijak dlouho, ještě ani není známo, jaké jsou efekty, jsou to pouhé odhady. A já končím s tím, že jsme tady říkali: ta myšlenka je výborná, provedení je trošičku kostrbaté, takže proto máme problém se stoprocentní generální podporou.

Pojďme se bavit tak, aby ta případná úprava měla daleko větší podporu než pouze ty strany, které jsou pod tím podepsány, aby to mělo podporu i tvůrců toho zákona, aby to mělo podporu i nás, kteří jsme s tím měli oprávněně problém, protože to provedení skutečně nebylo úplně excelentní.

Tak první, ta opomenutá, pana předsedy Stanjury, poté pan poslanec Gazdík.